Děkuji za slovo. Já bych vás upozornil na sněmovní tisk číslo 338, který nám tady takříkajíc hnije už druhým rokem.

Takže možná by bylo vhodné se do budoucna zamyslet nad tím, že pokud nám kolegové senátoři něco navrhnou, že bychom to v rámci organizačního výboru předřadili v rámci nějaké vzájemné úcty se Senátem. Děkuji. Pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Hrnčíř. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Jenom předesílám, že jsem zásadní odpůrce prolomení nulové tolerance u řízení motorových vozidel.

Pan poslanec Jan Hrnčíř, připraví se paní poslankyně Ožanová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem z jižní Moravy, my tam máme ty vinařské cyklostezky.

Děkuji. Paní poslankyně Ožanová, v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Děkuji, pane předsedající. Mě při této debatě zaujala jedna věc, a nepochopila jsem, že dodržování právních předpisů je totalitní způsob myšlení. To tak krátce. Ale je třeba znát tuto problematiku detailně, a ne si číst pouze články, které jsou tendenční. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

My jsme vlastně tady dělali něco, abychom vlastně podporovali porušování zákona.

A nevzpomínám si na to, že by někdo řešil, že by měla být zrušena kvůli těm vinařským cyklostezkám. Prosím, i tato diskuze nás může obohatit v tom, abychom se takovýmto nesmyslům které jsou české a moravské nesmysly, žádné evropské vyhýbali. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem neřekl, že dodržování zákona je totalitním, nebo je výsledkem jako totalitních režimů. Já jsem řekl, že přijímání blbejch zákonů, jako který, jako se potom nedodržují, tak je jako důsledkem totalitních režimů. A nulová hranice je prostě blbej zákon! Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou.

Tady už někteří ve svatém rozhořčení útočí na cyklostezky.

A pak můžeme...

Takže nechme tu normální hranici alkoholu být.

Pan poslanec Benešík bude reagovat faktickou poznámkou. Máte slovo. Já myslím, že prostě zbytek sněmovny mě pochopil.

V tom já vidím tu absurditu. Já jenom říkám, že jsme tady budovali cyklostezky, kde jsme předpokládali, že budou jezdit lidé, kteří požívají víno, čili alkoholický nápoj, na kole. Já prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl panu Klausovi říct, že klidně mu příště nakreslím obrázek, pokud nepochopil to, co jsem říkal. A v tuto chvíli není žádná další faktická poznámka. Na řadě je pan předseda Stanjura v rozpravě. Prosím, máte slovo. Dvacet sedm minut probíhaly faktické připomínky.

A byl jsem trpělivý.

Nejdřív budu reagovat na některá vystoupení těch faktických. Já jsem pro. Já rozumím tomu, že se změnil program. Někdo křičí, že ano, že je pro.